Podle předkladatele je navíc jediným důvodem centrální evidence kupujících jízdenek to, aby měli možnost uplatnit práva z přepravy. I dnes je totiž možné nakupovat online jízdenku anonymně u většiny dopravců a rovněž se nakupuje a cestuje anonymně při nákupu fyzické jízdenky na pokladně. U nákupu fyzické jízdenky na pokladnách budou anonymní nákup i cestování ostatně zachovány i po této novele, jak uvedl i pan ministr v Senátu.

Určitě však není nutné předem v okamžiku nákupu jízdenky. V této souvislosti nelze nevzpomenout čínský systém všeobecné kontroly, která mimo jiné zahrnuje i cestování jednotlivců po železnicích. Neradi bychom zbytečným shromažďováním údajů občanů tvořili i jen teoretické možnosti podobných modelů, anebo i jen prostého zneužití údajů z databáze. Ostatně je smutným faktem, že zneužití osobních údajů ze sebelépe zabezpečené databáze bývá jen otázkou času. Uzavírám, že důvody pro centrální evidování kupujících jízdenek dle Senátu nejsou jednoznačně dány, a je třeba tedy dbát na zásadu minimalizace zpracování osobních údajů vtělené do legislativy na ochranu osobních údajů, ale ta je v podstatě vtělením ústavní zásady minimalizace zásahů veřejné moci do života občanů, kterou máme zakotvenou v Ústavě. Žádám vás proto, dámy a pánové, o laskavé posouzení změn navržených Senátem a doufám v jejich férové posouzení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane senátore. Ptám se, zda se k předloženým návrhům chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl hospodářský výbor, pan poslanec Martin Kolovratník. Máte zájem o vyjádření k tomuto bodu, či nikoli? Výborně. Pak zde byl zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Marek Novák. Otevírám tedy rozpravu a jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Ráda bych se vyjádřila ke změně, kterou v novele zákona o drahách udělal Senát. Musím konstatovat, že problematika kácení dřevin tu byla zdlouhavě probírána, a to nejen na plénu Poslanecké sněmovny, ale hlavně na hospodářském výboru, kde jsme si vlastně vyslechli zástupce Správy železniční dopravní cesty, ale i Federace strojvůdců, kolegy z Drážní inspekce, a na podvýboru pro hasiče se tato problematika probírala vzhledem k zásahům podnikových hasičů Správy železniční dopravní cesty. Nevím, jestli kolegové ze Senátu měli tyto informace.

Stejně tak problematika jednotného jízdného, která je v současnosti velkým problémem, a to hlavně po nedělním nástupu platnosti nového grafikonu vlakové dopravy, kdy výkony po Českých drahách převzali soukromí dopravci na dálkových spojích i v regionech.

Také musím konstatovat, že bylo chybou, a v těchto dnech se to i ukazuje, že Ministerstvo dopravy v novele, která je součástí zákona o dráhách, je to zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, nevyslyšelo požadavky, které požadujeme a na které jako strana upozorňujeme dlouhodobě, a to na neexistující implementační plán liberalizace trhu osobní železniční dopravy na přechodné období, jak stanovuje čtvrtý železniční balíček. Čtvrtý železniční balíček pro státem zřízené železniční dopravce stanovil takzvané přechodné období deset let, ve kterém mají státy možnost implementovat liberalizaci trhu osobní dopravy postupně a řízeně právě proto, aby nedocházelo ke strukturálním otřesům na železnici, kterých jsme svědky v těchto dnech. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kolovratník.

Nepodíval jsem se vpravo.

Žádný racionální argument pro to není. Jenom stát, v tomto případě České dráhy jako stoprocentně vlastněná firma chtějí shromažďovat další a další údaje. Jsem si skoro jistý, že ti cestující budou zahrnováni spoustou akčních nabídek od všech dopravců, kteří budou mít ta data k dispozici.

Zkuste mi, pane ministře, vysvětlit, k čemu ta data ten dopravce potřebuje. Nepotřebuje je k ničemu. Omlouvám se. Zeptejte se někoho, kdo napsal aspoň jednoduchý program, jak je to složité, nebo jak je to jednoduché tomu zabránit. Takže přestaňte konečně sbírat další a další data o našich občanech. K ničemu to nepotřebujete.

A stalo se to.

Protože někdo si využije nákupu na internetu, tím pádem nepotřebuje využívat ty klasické kamenné pokladny, tak ho tím budeme trestat? Jaký je rozdíl mezi papírovou jízdenkou a elektronickou? Proč vůbec chcete ta data nadále schraňovat? Nemá to žádnou logiku.

Místo abyste dávno prosadil jednotný jízdní doklad, tak jako náhražku budete sbírat další a další data. Nemůžeme podpořit tento návrh zákona právě z těchto důvodů. Děkuji. A nyní tedy už pan poslanec Kolovratník.